Děkuji za slovo. To není útok opozice na koalici.

A podle zpráv, které máme od svého předsedy, místopředsedy Poslanecké sněmovny Petra Fialy, to jednání hodnotíme pozitivně. Nicméně je to bezprecedentní obvinění České republiky České republiky , že se podílela na teroristickém činu na území našeho spojence. To opravdu není útok na vládu ani na ministra zahraničí.

Takže zkusme se na to podívat touto optikou, že my všichni hájíme zájmy České republiky. Máme dostatek jiných problémů a jiných vnitropolitických záležitostí, v kterých se určitě utkáváme a budeme utkávat. Ale tohle je návrh, jak se tomu důrazně a říkám důrazně ohradit proti tomuto nařčení. A pokud to zazní na půdě ruského Ministerstva zahraničí, tak je to vážná věc. A my navrhujeme, abychom adekvátně silově odpověděli, a to například silným usnesením Poslanecké sněmovny, které by podle našeho názoru mohli podpořit všichni přítomní, pokud ten bod bude řádně projednáván.

Ba právě naopak.

Ale očekával jsem i díky tomu, že vláda nemá důvěru, že může nastoupit Poslanecká sněmovna a důrazně odmítnout, že by ta chemická látka mohla pocházet z České republiky. Já vám děkuji, pane předsedo. Pan ministr s přednostním právem má zájem reagovat. Stále projednáváme program schůze. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já už to nechci dále protahovat. Ale vážený pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, kdyby ten příspěvek z vašeho klubu zazněl tak, jak jste ho právě pronesl, tak bych s tím absolutně neměl sebemenší problém a byl bych naopak rád, že třeba Poslanecká sněmovna má tuhle iniciativu. Ale já si nemyslím, že jsem ten předchozí špatně pochopil.

Takže to je jiný slovník. Váš příspěvek tomu rozumím, to se mi zdá jako partnerské. Děkuji. Pro stenozáznam, s náhradní kartou číslo 9 bude hlasovat pan místopředseda Hamáček. Na řadě je pan poslanec Jan Čižinský se svým návrhem na změnu v pořadu schůze. Děkuji za slovo.

Navrhuji zařadit tento bod na zítra jako první bod odpoledne. Já vám děkuji, pane poslanče.

Dobrý den, dámy a pánové. Já bych poprosila o zařazení bodu Ono tady bylo už mnoho řečeno.

A to je něco naprosto bezprecedentního. Jsem přesvědčena, že zařazení tohoto bodu, případně bodu, který navrhla paní kolegyně Černochová, nám umožní si vyjasnit situaci. Možná by bylo dobré, abyste nás seznámil i s informacemi, které byly včera probírány na Radě, zasedání ministrů zahraničních věcí. Jsem přesvědčena, že je zcela namístě, aby se k této situaci vyslovila Poslanecká sněmovna, a také jsem zcela připravena se k tomu postavit pozitivně. Myslím si, že nás to může vzájemně i posílit.

Rozhodně si myslím, že má zaznít jasné slovo, jak budeme spolupracovat s Velkou Británií, jak zareagujeme, zda to bude mít nějaké dopady například ve vztahu k diplomatickému sboru Ruské federace na území České republiky. Je tady příliš mnoho diplomatů a u mnohých je velké podezření, že pracují ještě jinak než diplomaté. Děkuji. Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní pan místopředseda Vojtěch Filip se svým návrhem na změnu pořadu schůze. Tam bylo přednostní právo pana ministra. Chce reagovat na vystoupení paní poslankyně. Já se omlouvám. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Bylo to zcela zjevné.

Já vám děkuji, pane ministře. Nyní tedy pan místopředseda Filip. Poté s přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji, vážený pane předsedo.

Navrhuji na pátek ráno na devátou hodinu. Děkuji vám. Já vám děkuji.